Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám pěkný den a zahajuji třetí jednací den 111. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás tady vítám.

To byly omluvy poslankyň a poslanců.

Dnešní jednání bychom měli zahájit body z bloku třetích čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty.

Poté bychom případně pokračovali projednáváním dalších bodů podle schváleného pořadu.

Vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, teď budeme poslouchat návrhy na změnu schváleného pořadu schůze, prosím o klid, ať víme, co je navrhováno, o čem budeme hlasovat. Děkuji vám. Tak můžu, jo?

Je to ten tisk, který se týká důležité a nezbytné valorizace důchodů.

Je to třetí čtení, které doufám a předpokládám by mělo být velmi krátké. A ještě, pane předsedo, prosím jednou, bod číslo 2 byste navrhoval jako první bod dnešního jednání?

Jako třetí bod dnešního jednání, ano? Rozumím.

Svým rozhodnutím číslo 119 jsem přikázal tento tisk k projednání výboru pro evropské záležitosti a stanovil mu lhůtu do 12. července 2021.

Takže pouze zařazení do programu. Ano, děkuji, a pan předseda Jakub Michálek je další, kdo se přihlásil k programu schůze. Děkuji za slovo. Mám jenom alternativní návrh k tomu, co navrhoval pan předseda Chvojka. Já bych navrhoval, aby se nejprve probral ten tisk, který se týká důchodů, a až teprve potom ta hmotná nouze. Přece jenom ten tisk k důchodům, je to vládní návrh zákona a myslím si, že se týká obrovské skupiny občanů, měl by dostat v tomto projednávání přednost a je na vládě, aby ukázala, co je pro ni prioritou. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní k pořadu schůze je přihlášen pan poslanec Lubomír Volný.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.